Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, vážená vládo, dámy a pánové, původně jsem nechtěl k tomu vystupovat, nicméně zazněly tady věci už jsem i totiž leccos řekl v průběhu prvního čtení nicméně zazněly tady věci, které si myslím, že je potřeba nějakým způsobem okomentovat.

Co ale určitě je věcí, s kterou nejsme schopni se ztotožnit, je svádění. A co chci říci? Ta věc byla diskutována nejenom na ústavněprávním výboru, ale také v rámci odborného semináře. Mnozí z vás jste tam byli. Chci jednoznačně říci, že na tom semináři seděly právní kapacity včetně zástupců Nejvyššího soudu, do včerejška předseda Nejvyššího správního soudu doktor Baxa. A jednoznačně z toho semináře vyplynulo, že právě na otázku jednak tedy celkově samozřejmě maření spravedlnosti, ale zvláště toho svádění není prostě jednotný názor ani v rámci těchto justičních kapacit. To tady už zaznělo. Samozřejmě to je věc, která jde možná za původní sestavou Ministerstva spravedlnosti, nikoli za současným panem ministrem. Ale pokud je zde požadavek i ze strany právní obce, aby tato věc byla hlouběji prodiskutována, tak skutečně nejděme touto cestou, která svým způsobem znejistí tu rovnováhu v rámci trestního procesu. Nechme to prodebatovat odbornou veřejnost a potom ať Ministerstvo spravedlnosti případně připraví nějaké řešení, které uzná za vhodné. A ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Válková.

Vždycky.

Takže oni byli zdrženliví, jako jsou zdrženliví většinou, pokud neděláme úplný kiks.

Ale tady jde o věc, která očividně je předmětem diskuse zejména naší. Já jsem se snažila konkretizovat na příkladech, a pan kolega Michálek, vaším prostřednictvím, pane předsedo, to dovedl téměř k dokonalosti.

Děkuji za vzorné dodržení času a do rozpravy je řádně přihlášen pan poslanec Benda a poté pan poslanec Válek.

To je podstatná věc zasahující do lidských životů.